Dále bod 34 se vypouští. Zde opět nesouhlasím s vypuštěním potřeby prověrky pro člena hodnoticí komise. Vzhledem k tomu, jaké zakázky jsou v tomto režimu projednávány, je dle mého soudu prohlášení o mlčenlivosti ze strany člena komise nedostatečné. Navrhovaná novela podle důvodové zprávy řeší současný stav, kdy není dostatek důvěryhodných osob pro zajištění práce komise.

Novelu v tomto případě považuji za nevhodný ústupek a doporučuji neschvalovat tuto změnu. A následně tedy ještě doplnění toho pozměňovacího návrhu ostatní body se přečíslují. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.